Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan předseda vlády není přítomen, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do jeho přítomnosti.

Týkala se válečných reparací, tedy odškodného placeného po válce poraženým státem vítěznému státu či vítězným státům ať již ve formě peněžité, či nepeněžité, které by měly být jakousi, a teď si myslím, a to si asi myslíme všichni, nedostatečnou kompenzací za útrapy, strasti, oběti či škody způsobené naším nepřítelem. Přestože jsou, jak jsem zmínil, válečné reparace nedostatečným a nedokonalým nástrojem, který nemůže postihnout všechny tyto způsobené újmy, jak jsem vyjmenoval, neboť například lidský život se finančně vyvážit nedá, je obrovskou ostudou každé politické reprezentace, v tomto případě naší české politické reprezentace, když na toto zcela oprávněné, a dokonce i právně uznané odškodnění ve své činnosti rezignuje a ke své obhajobě používá navíc falešné či irelevantní argumenty.

Budu rád, když mi dáte důvěru a odsouhlasíte nyní, že se tato interpelace přeruší a bude pokračovat až za přítomnosti pana předsedy vlády pana Andreje Babiše. Je tu tedy návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti premiéra. Nevidím žádost o odhlášení.

Pro ty, co přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o přerušení interpelace do přítomnosti pana premiéra. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení.

Návrh byl přijat.

Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Otevírám rozpravu a předpokládám, že pan poslanec Michálek se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, my jsme se obrátili na pana předsedu vlády s žádostí, aby nám vysvětlil poněkud pochybné aktivity ČEZu v Bulharsku, ve kterých byla za podivných okolností nakoupena elektrárna, a do ní investoval ČEZ ve výši 8,6 mld. Kč. Následně byla ta elektrárna prodána za dramaticky nižší částku jako nefunkční šrot. A teď, když se podíváme na aktuální informace, tak ta elektrárna opět funguje.

A bohužel jsme dostali od pana premiéra ohledně ČEZu velmi jednoduchou informaci, že Ministerstvo financí nedisponuje žádnými informacemi, pouze těmi, které má z médií a které jsou ve výročních zprávách ČEZu, stejně jako každý jiný akcionář společnosti ČEZ. Myslíme si, že jestli vláda má takovéto informace, tak úplně nemá kontrolu nad tím, co se ve společnosti ČEZ děje. Proto jsem chtěl, abychom to projednali tady na plénu Poslanecké sněmovny. A mrzí mě, že pan předseda vlády zde opět není přítomen.

Vypadá to, že se nám počet přihlášených ještě neustálil. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám. Návrh na přerušení byl přijat. A posuneme se dál.

Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Otevírám rozpravu, do které se mi... Pan poslanec Stanjura je přítomen? V tom případě nemůžeme o interpelaci dále jednat. Já ji přerušuji.

Otevírám rozpravu a prosím paní poslankyni.

Bohužel v odpovědi byly uvedeny některé pouze obecné informace a moje interpelace byla zacílena na konkrétní úseky a úpravy, které ŘSD připravuje. To jsem se od pana ministra chtěla dozvědět, proto jsem podala tedy rozpor s jeho odpovědí.